Nyní se měl hlasovat návrh E, který byl stažen, takže nyní budeme hlasovat návrh zákona jako celek ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující.